Předseda vlády Petr Fiala odpověděl na interpelaci poslance Karla Havlíčka ve věci najímání novináře deníku Forum24 Úřadem vlády.

Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě, protože pan předseda je přítomen. Ano, pan místopředseda Havlíček. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, dovolte, abych představil svoji písemnou interpelaci na předsedu vlády, pana premiéra Petra Fialu, ve věci najímání novináře deníku Forum24 Úřadem vlády. Vážený pane premiére, já bych nejdříve jenom zdůraznil to, že ve vašem programovém prohlášení máte napsáno, že budete dávat důraz na nezávislost sdělovacích prostředků, což si myslím, že je správně, a moje interpelace se týká toho, že Úřad vlády měl zájem si najmout novináře z provládního vydavatelství Forum24.

Do značné míry to nemůžu vytýkat tomuto vydavatelství, každý má právo psát si, jak chce, co chce, o čem chce, může se chovat provládně, může se chovat protivládně. Na tom svým způsobem, i když se mi to nemusí líbit, ale nevidím nic nedemokratického, nic mimořádného.

Vy jste zde řekl, a to se mi taky docela líbilo, tuším, že to byly dvě nebo tři interpelace nazpátek, že berete ty a že se vám líbí ti, kteří mají i jiný názor.

Mám tři jednoduché otázky a prosím, jestli byste byl schopen na ně odpovědět. Za prvé, proč tento komentátor z Forum24 měl být placeným poradcem? Druhá otázka cílí na vás, pane premiére, jestli byste mi prosím mohl říct, jestli jste někdy viděl články tohoto konkrétního komentátora nebo novináře, a jestli jste je tedy četl?

Děkuji mockrát. Děkuji. Pan premiér se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, někdy se opravdu zabýváme věcmi, které asi ani nestojí za náš čas, ale tak to je. A já samozřejmě odpovím na otázky, které položil pan místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček. Především je potřeba říct, že Jiří Sezemský neměl být mým poradcem a nikdy ani taková smlouva uzavřena nebyla. Měl spolupracovat s Úřadem vlády a měl poskytovat poradenství poradenství v jiné oblasti, než které se týká jeho novinářské činnosti. Výše jeho odměny se měla odvíjet od odpracované doby, to znamená, že měsíčně by se jednalo o částky v jednotkách tisíc korun, čímž asi já to schválně říkám, protože to asi si každý tak nějak srovná v hlavě, že tohle není věc ani částka, kterou by šlo ovlivnit nějaká média. Proč měl Úřad vlády, příslušný odbor, analytický odbor Úřadu vlády zájem spolupracovat s panem Sezemským, je mimo jiné proto, a tomu odpovídal i ten popis jeho činnosti, že Jiří Sezemský má znalosti v sociální oblasti, pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí a této problematice se také věnoval v době svého působení na Úřadu vlády, takže je to člověk, který má zkušenosti z této oblasti, má zkušenosti se státní správou, a právě proto měl Úřad vlády znovu opakuji, neměl to být můj poradce proto měl Úřad vlády zájem o jeho služby. To je na tu otázku, proč.

Myslím, že jsem docela podrobně vysvětlil všechny souvislosti, ale nemohu si odpustit jednu poznámku. Na to máte, samozřejmě, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, právo, tak jak já jsem třeba měl právo označovat některá média za minulé vlády jako provládní.

A myslím si, že když už jsme u připomínání minulosti, tak bych také připomenul, že za vlády Andreje Babiše jenom inzerce jenom inzerce do Mafry přesahovala 140 milionů korun. Tak aby všichni znali všechny souvislosti, když tady teď má hnutí ANO takovou starost o nezávislost médií. Ale abych to shrnul a ukázal podstatu celé té interpelace, respektive to, že ta interpelace je postavena na vodě. Jiří Sezemský neměl být mým poradcem, měl vykonávat analytické služby pro Úřad vlády na základě svých předcházejících profesních zkušeností, ta práce měla být externí, stejně jako je externím spolupracovníkem podle mých informací, které jsem si k tomu zjistil, externím spolupracovníkem zmíněného deníku. Jiří Sezemský tuto smlouvu hned na začátku ukončil právě na základě útoků, které se ze strany hnutí ANO objevily. A tím si myslím, že je celá věc vyřešena.